Děkuji za slovo paní předsedající.

Okamžikem doručení notářského zápisu o vzdání se mandátu do rukou předsedy Sněmovny mandát poslance Miloše Petery zanikl a na uvolněný mandát nastoupil náhradník uvedený na kandidátní listině ČSSD pro volbu ve volebním kraji Středočeském, pan Zdeněk Syblík.

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí pan poslanec Zdeněk Syblík poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím paní předsedající Poslanecké sněmovny, aby přijala slib nového poslance. Prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste povstali.